Děkuji.

Já také děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní se vypořádáme se zkrácením lhůty na 50 dní, které zde vznesl navrhovatel. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Hlasování končím.

Konstatuji, že návrh byl přijat. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta pro projednání je 50 dní.

Já se jenom táži, jestli chcete zpochybnit hlasování. Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Výborně.